50.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych z pověření vlády uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem návrhu je zjednodušení procesů při správě základních registrů a s nimi propojených agendových informačních systémů. Hlavními principy navrhované právní úpravy jsou zohlednění praktických zkušeností získaných během tříletého provozování soustavy základních registrů, umožnění státním orgánům v zákonech stanovených případech využívat přímý přístup do agendových informačních systémů bez povinnosti využívat tento přístup prostřednictvím informačního systému základních registrů a umožnění využívání údajů ze základních registrů i jiným subjektům než orgánům veřejné moci, pokud tak stanoví jiný právní předpis. Soustava základních registrů je v provozu již více než tři roky. Ministerstvo vnitra během této doby shromáždilo řadu poznatků a zkušeností odůvodňujících potřebu novelizace některých ustanovení zákona o základních registrech. Navrhuje se tedy zpřesnit některá stávající ustanovení a odstranit výkladové nejasnosti zákona, čímž by mělo dojít ke snížení administrativní zátěže subjektů a zkvalitnění datového obsahu základních registrů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministrovi kultury a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji za slovo.

Téhož dne byl návrh rozeslán poslancům.

Pokud jde o obsah předlohy, myslím, že v tuto chvíli je dostatečné vyjádření pana ministra. Myslím, že zastoupil pana ministra Chovance velmi dobře, a tak bych jen chtěla vyjádřit svoji podporu návrhu organizačního výboru, aby garančním výborem byl určen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji za pozornost. Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové. Já jsem čekal, že tady bude spíš pan ministr vnitra, ale nezbývá to, než se zeptat vás.